Děkuji za naprosto přesné dodržení času.

Máte slovo.

Tato suma se navíc neustále zvyšuje a bude zřejmě růst nadále, jak se budou blížit komunální a senátní volby.

Nezpochybňuji to, že některé tyto návrhy jsou oprávněné. Na úkor čeho však budou tyto záměry realizovány, pokud chcete zodpovědně sestavit rozpočet na příští rok?

Rozdávání peněz vám umožňuje rostoucí ekonomika. Uvědomujete si, prosím, že tyto vaše sliby, zejména pokud se to týká mandatorních výdajů, zatíží státní rozpočet na dlouhá léta dopředu? Děkuji. A slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Děkuji za slovo. No, já myslím, že zase jde o hluboké nedorozumění. Ano, to píšou ti novináři, že něco slibujeme. Já jsem moc toho neslíbil.

Nikdo to neudělal. Víte, problém je, že naše země nikdy neměla žádnou vizi. Podnikání je normální, že si uděláte investiční plán. A děláme to po jednotlivých rezortech. A proto víme, že nám chybí kapacity na školky, na školy, že potřebujeme investovat do nemocnic. Adam Vojtěch má pod sebou devatenáct nemocnic a on přesně ví, že oni chtějí investovat 9 mld. korun. A my musíme vidět dopředu, dělat investiční plány. Ano.

Ale od září paní Dostálová, kde potom šla na druhou schůzku, kterou jsem organizoval, otvírá program pro školky, kde může dostat až 80 procent.

Tak jsem polskému premiérovi dal naše stanovisko. Teď jsme byli v Hradci Králové v kraji. Tam je vlastně... část fakultní nemocnice patří vojákům. V Praze je Invalidovna, paní poslankyně. A kdybych teď sem položil miliardu korun, tak zkuste hádat, za jak dlouho ta Invalidovna se začne stavět, opravovat. Pět až šest let. My žijeme v takovém systému investičním. Proto chodíme a ptáme se. A my jsme jasně řekli, že není možné, aby jenom růst České republiky byl tažen spotřebou občanů a firem a exportem.

Máme nejnižší nezaměstnanost. Máme velký problém. Takže my chceme o tom rozhodovat a investice jsou priorita.

Takže je normální, že stát také musí plánovat. Nebo obce. Není pravda, co říkáte, že... Ano, je růst. Ale my vybíráme podstatně lépe daně než předtím. Proto kraje a obce mají víc peněz. A my teď vám nabídneme fondy. Nejsou byty. No, my řekneme těm obcím: Ttady můžete čerpat. Tady bude investiční možnost čerpat.

A my tohle sepíšeme, a to jsou... Podle mě to není.

Děkuji. Budete sestavovat příští rozpočet.

Protože je zřejmé, že vybírají se daně, je hospodářský růst, ale ne tak velký, aby to pokrylo možná všechny ty nároky.

I s ohledem na ty daňové úpravy, které chcete dělat i s ohledem na další mandatorní výdaje, které slibujete. Děkuji, paní poslankyně.

A také rezortů. A co je důležité?

A kolik se čerpá? No téměř nic.

Takže když to dáme do plánu, co se stane?